248. Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 251/1, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj volebního výboru pan poslanec Patrik Nacher, informoval nás o projednávání ve výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Prosím o úvodní slovo.

Udělal jsem takové manažerské shrnutí, tak abych mluvil nějakých dvacet, dvacet pět minut.

Výroční zpráva o hospodaření podává souhrnný přehled o hospodaření České televize tedy v roce 2017. Tato zpráva je členěna do deseti kapitol a pěti příloh.

V kapitole Významné ukazatele hospodaření ČT jsou stejně jako ve výroční zprávě za ten předchozí rok uvedeny grafy ukazující využití televizního poplatku, celkové příjmy a výdaje a porovnání hlavních nákladů druhů mezi skutečností a rozpočtem.

Výroční zprávu o hospodaření 2018 teprve budeme na výboru probírat.

Důležitým ukazatelem výsledků hospodaření je stav finančního majetku na konci roku 2017.

K nárůstu pak došlo především u osobních nákladů, a to o 3 procenta. Tato skutečnost souvisí s vývojem na trhu práce, kdy v posledních letech roste průměrná mzda v České republice, která se v roce 2017 zvýšila o 7 procent. Nejvyšší procentuální nárůst, o 155 procent, najdeme u položky, kde ale není tolik prostředků, a ta položka se jmenuje kurzové ztráty. Tam jsem se dovolil zeptat zástupců rady, předsedy rady, že podle mě šlo o důsledek opuštění režimu ze strany České národní banky, a tudíž proč Česká televize na tuto věc nebyla lépe připravena. Meziročně došlo k významnému poklesu položky DPH bez nároku na odpočet, o 42 procent, a to v důsledku novely zákona o DPH platné od července 2017, která do zákona přinesla ustanovení týkající se stanovení nároku na odpočet DPH pro specifické subjekty, jakými jsou provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání ze zákona.

Podíl premiér na celkovém vysílání tak zůstává na stejné úrovni jako rok předtím.

V kapitole o výrobě a vysílání je také graf ukazující náklady výroby přepočtené na jednu hodinu výroby dle jednotlivých kanálů.

Nebudu zase zdržovat nějakými detaily, koukám, že je jenom jeden přihlášený.

Já požádám kolegy o klid. Ta zpráva je poměrně důležitá.

Takže ještě jednou.

Z tohoto porovnání tedy vyplývá, že průměrná mzda v České televizi, kterou má většinu zaměstnanců v Praze, odpovídá průměrné mzdě v tomto regionu, tedy v regionu Praha.